Děkuji za slovo.

Připomenu stručně a doplním slova v úvodu.

Připomínám, že výročí 17. listopadu, jak víme, každý rok si ti, kdo si chtějí připomínat tuto politickou změnu, připomínáme na Národní třídě.

Nesouhlasím se snahou o to stavět oba tyto dny proti sobě.

Děkuji za pozornost.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, Mezinárodní den studentstva, 17. listopad. Nicméně tato Sněmovna diskutuje už několik let nad několika návrhy.

Skutečně nás spolu s kolegy nenapadlo nic jiného, než že by to byl pěkný dárek našim předkům.

No, není toho mnoho. Prosím vás, abyste zvážili, i tady kolegové zprava, zda nepodpořit Mezinárodní den studenstva a rozšířit 17. listopad.

Takže tolik moje prosba.

Děkuji, dobrý den.

Já bych k tomu dodal jen to, že tady máme nějaké historické skutečnosti. Víme, že to většinou byly tragické události našich dějin, anebo převažují ty tragické nad těmi pozitivními, bohužel.

Současně tento svátek připomínal význam studentstva v zápasu za humanistické a demokratické hodnoty.

To je potřeba, aby tady zaznělo. Nechci už to příliš jitřit.